Tento výjimečný postup je navrhován s ohledem na současnou energetickou krizi, která finančně ohrožuje většinu spotřebitelů v České republice. Jedním z nejhorších pocitů v životě člověka je nejistota o jeho budoucnost a současný velmi dynamický vývoj cen přinášel do českých domácností přesně tyto pocity. Proto jsme se s vládními kolegy rozhodli jít cestou zastropování cen energií, které občany České republiky pocitů nejistoty zbaví. Neslibujeme nemožné, nemůžeme si dovolit utratit vyšší stovky miliard korun. Navrhujeme ale takové řešení, které je citlivé vůči občanům, a myslíme přitom i na státní rozpočet a dopady do něj. Proto věřím, že tato novela získá velkou podporu napříč celou Poslaneckou sněmovnou. Děkuji za pozornost. Hospodářský výbor, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedkyně, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 302/1. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru poslanec Ivan Adamec, informoval nás o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Vážená paní předsedkyně, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, hned úvodem mi dovolte říci, že tentokrát příprava materiálu pro jednání hospodářského výboru byla naprosto v pořádku.

Musím říct, že hospodářský výbor jednal velmi pragmaticky, velmi profesionálně. Samozřejmě padaly tam některé návrhy, že třeba někdo dneska podá pozměňující návrh, kolega Kubíček to hlásil, myslím si, že je to legitimní.

Tato část návrhu zákona asi nebude předmětem velkých diskusí.

Já se přiznám, že samozřejmě argumentace, že už Ústavní soud rozhodl někde, že to je takto v pořádku...

Ale na druhou stranu nikdo nezpochybnil z hospodářského výboru, že by to takto být nemuselo.

Tak to prosím není.

Nejenom kritika, ale také dobrá rada zadarmo. Takže na to jsem chtěl upozornit.

A já vám přečtu návrh usnesení.

Navrhujeme to. Dále navrhujeme, aby se tady vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona.

Já vám také děkuji, pane zpravodaji. Já přivolám kolegyně a kolegy z předsálí k hlasování.

Nyní hlasováním rozhodneme, zda povedeme obecnou rozpravu, tak jak hospodářský výbor ve svém usnesení Poslanecké sněmovně doporučuje. Počet přítomných se již postupně ustálil. Ptám se, kdo je pro?